Nulovou, takže jejich občané platí nula, firmy platí nula, občané platí nula, ano? Ony na tom vydělají, naše banky.

My vás podpoříme, stavme! Takže tohle je ta inflace. Pane premiére, prosím vás, doufám, že jsem se to snažil vysvětlit.

Takže to není naše inflace.

Že je silná koruna?

Nevíme proč, ale asi tušíme. Takže tolik je to s tou inflací. Česká národní banka jako jediná centrální banka v Evropské unii penalizuje vlastní občany i ekonomiku, hraje bankám a myslí si, že zvyšování úrokových sazeb někomu pomůže.

To je skutečně jediné řešení, jak lidem pomoci překonat energetickou krizi, ne ty vaše výmysly, jimiž jedině zahltíte úřady práce a budete lidi tam nutit chodit s čepicí v ruce, aby vyplnili nějaký ponižující formulář. Vidím totiž problém zejména v rodinách, které zatím na sociální dávky neměly nárok, protože zvládaly situaci jen tak tak. Teď ale na bydlení nebudou mít peníze, přitom ale stále budou mít relativně vysoké příjmy, takže na dávky stejně nedosáhnou. A to ani nemluvím o tom, že například matka samoživitelka, která má zaměstnání a někdy i dvě a zároveň pečuje o děti, si bude muset vzít dovolenou, jít čekat na úřad práce, snažit se ve složitém systému zorientovat, vše dokládat, a pak stejně bude mít smůlu. Úřady práce už takhle nestíhají.

Tímto směrem ale nepodnikáte vůbec nic.

Nikdy!

Do lidí jsme investovali celé čtyři roky naší vlády, ať už snižováním daní, nebo zvyšováním platů.

Tak si to porovnejte s naším.

Tak já jsem zvědav, jak s tím naložíte.